Nicméně já prosím tento akt chápu jako pokus o nátlak, pokus o zastrašení komise v okamžiku, kdy přistupovala k závěrečné práci, tj. ke koncipaci své závěrečné zprávy.

Prostě takový člověk je sprostý podezřelý, proti němuž vypovídá zejména ta skutečnost, že je vyslýchán. Komise si nechala zpracovat posudek na postup státního zástupce Bodláka od renomovaného advokáta, který konstatuje, že postup dotyčného státního zástupce byl procesně vadný, a tudíž nezákonný. Státní zástupce, který má dohlížet nad zákonností postupů orgánů činných v trestním řízení, sám jedná nezákonně? Já jsem se proto rozhodl, že v té věci podám podnět nejvyššímu státnímu zástupci k vykonání dohledu.

Tato informace je věcně vadná, neboť policie se o tatu vůbec nezajímala, ale přišla udělat domovní prohlídku k synkovi.

V takovém případě dle mého mínění neexistoval vůbec žádný logický ani právní důvod vyšetřovat rodinné okolí policejního prezidenta.

Zejména zcela nezávislé Babišovy Lidové noviny se této kauze věnovaly celé léto.

Ten příběh se odehrával takto. Vrchní státní zastupitelství žádost o informaci ohledně tohoto usnesení, a to dle stošestky. Následoval pak celý sled pozoruhodných, ale zásadně nestandardních kroků. Za prvé.

Já tedy nevím nic o oběhu spisů na olomouckém státním zastupitelství, ale předpokládá se, že v úřadu spisy obíhají vertikálně a nikoliv horizontálně.

Uváděl, že to bylo za účelem anonymizace, ke které však nedošlo.

Nevíme to, ale není to podstatné.

Pozoruhodné ovšem je, že když jsem pana Komárka při výslechu žádal, aby přeložil slovo brutální, nebyl toho schopen. Když jsem mu přeložil, že to je tedy surový únik informací, a žádal jsem ho, aby tento pojem vysvětlil, tak toho taky nebyl schopen. Nicméně podstatné je, že tuto informaci nemohl čerpat z žádného jiného zdroje než z onoho opsaného usnesení.

Otázka je, kdo ten text vynesl. Odpověď je: Buď to byl jeden z pěti státních zástupců olomouckého Vrchního státního zastupitelství, který se k tomu textu dostal podle svědecké výpovědi, anebo to byl pan Komárek.